Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Skopečka. Teď tedy naskočila faktická poznámka. Děkuji. Já mám jenom poznámku ke svému předřečníkovi panu poslanci Munzarovi prostřednictvím předsedajícího. Prosím vás, neříkejte nám, co kde máme říkat, ani nám poslancům, ani našim ministrům. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně. Já jsem vystupoval poměrně obsáhle včera v odpoledních hodinách, čili se omezím jenom na to, co chci, aby nezapadlo po té včerejší debatě.

Ptal jsem se, proč vlastně v důvodové zprávě využívá argument růstu reálných mezd a inflace pro to, že je potřeba zvýšit spotřební daně, a tento argument oslyšela, nebo ho nerespektovala ve chvíli, kdy jsme navrhovali zvýšení základní slevy u poplatníka u daně z příjmu fyzických osob. Protože ta logika, jestliže používáte logiku zvyšujících se reálných příjmů a inflace pro to, že je potřeba zvýšit spotřební daně, tak by stejná logika měla platit i u zvýšení základní slevy.

Podle mého názoru ta argumentace je dichotomní a není možné používat oba argumenty najednou. Ještě jednou výzva kolegům i poslancům hnutí ANO, aby se nenechali zmást. Tím cílem je skutečně jenom naplnit dalšími příjmy státní rozpočet, aby Ministerstvo financí a celá vláda mohly více přerozdělovat. Ten argument je jednoduchý. Když se podíváte, tak největší inkaso, největší nárůst příjmů, najdete u zdanění technických rezerv pojišťoven. Určitě se shodneme v tom, že když zdaníme technické rezervy pojišťoven, určitě se nesníží spotřeba alkoholu ani cigaret v České republice.

Že tím snižujete stabilitu finančního systému, tím dodatečným zdaněním rezerv, vůbec nemusím říkat. Myslím si, že řada poslanců i hnutí ANO, koalice, kandidovala s tím, že nechce zvyšovat daně. Znovu se zamyslete nad tím, jestli chcete plnit svůj předvolební slib, nebo nechcete.

Překonala jste jak pravicové, tak levicové vlády. Tu medaili už vám nikdo nevezme. To byl pan poslanec Skopeček.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Včera jsem velmi pozorně poslouchal projev pana ministra zdravotnictví, který nás tady zásobil spoustou dat o tom, kolik alkoholu se vypije v České republice a jak je nutné tu cenu zvýšit, aby se tato spotřeba snížila. Jak asi víte abych ilustroval tuto okolnost já jsem strávil jedenáct let v zemi, kde platí absolutní prohibice, a můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že na snížení spotřeby alkoholu to nemělo vůbec žádný vliv.

Je zřejmé, že s tím, jak zpomaluje ekonomika, je jasné, že se nepodaří naplnit příjmovou složku. A je celkem pochopitelné, že vláda hledá způsoby, jak tuto složku nahradit někde jinde. Způsoby jsou různé.

Je také možné si na to půjčit. Ale k mému velkému překvapení tady nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit a že by začala přemýšlet, kde ořezat výlohy, které nejsou bezprostředně nutné. Takže já bych se přikláněl spíš k tomu čtvrtému způsobu a dovolil bych si poprosit paní ministryni, kdyby se spíš zamysleli nad snížením výdajové složky než nad tím, jak odřít občany ještě víc, aby se naplnila krvácející nebo nedostatečná příjmová složka. Protože například uplatněním paušální daně na drobné živnostníky, kterých je přes milion, by se ušetřil obrovský kontrolní aparát. Děkuji vám.

Jako dvakrát zvolený poslanec do této Sněmovny během jednoho volebního období. Děkuji, pane předsedající. Ale ze zkušenosti vím, že se často ministři vyhýbají odpovědi na otázky ještě v rámci normální debaty, neboť se vystavují riziku, že budou tázáni námi, kteří nemáme přednostní právo vystoupit. A já si nejsem úplně jistý, že paní ministryně bude mít odvahu odpovědět zejména na otázky, které jí zde položil Zbyněk Stanjura, náš kolega.